Nyní eviduji přihlášku pana poslance Votavy a další v pořadí, tak jak byly předloženy. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne přeji. Dovolil bych si navrhnout zařazení jako pevný bod, a to jako první bod zítra, to jest ve středu ihned ráno.

Moc bych prosil, žádal, abyste podpořili zařazení již na středu jako první bod. Eviduji váš návrh. Každopádně o návrzích budeme hlasovat tak, jak přišly, v pořadí nejprve pan předseda Mihola, v případě, že nebude schválen tento návrh, poté teprve dám hlasovat návrh váš. Nyní přihlášky, tak jak dorazily ke změnu pořadu schůze. Nejprve pan poslanec Tomio Okamura. Prosím.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové. Dovoluji si opět navrhnout, jen letos již potřinácté, abychom konečně projednali a přijali zákon o celostátním referendu. Opět jsem se koukal do programu schůze Poslanecké sněmovny na tento týden a vládní koalice tento návrh zákona vyřadila. A vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení.

A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve sněmovně i náš návrh na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Zamítli jste také naše návrhy, kterými jsme řešili současný neadekvátní stav kolem exekucí a lichvy. Zamítli jste také náš návrh, aby podnikatelé a živnostníci odváděli DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Zamítli jste také náš návrh, aby bylo vyplácení sociálních dávek na děti, konkrétně například porodného, podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. Zamítli jste nám také zákaz propagace islámu na území České republiky a mnoho dalšího. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete a pak se na to samozřejmě vykašlete. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada.

Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí.

Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče.

Budu konkrétní. Nejvyšší kontrolní úřad například poukázal na to, že několikanásobně předražené jsou dokonce i zakázky na úklid. Když to celé shrnu, tak stále platí to, co od počátku říkám. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Je to 14. květen.

A ještě poslední zmínka.

Tenkrát se tam utkalo 140 tisíc vojáků uherského krále a asi 70 až 80 tisíc vojáků českého krále a rakouských vévodů. Proto vás prosím, neschvalujte jenom a jenom ekonomické zákony, ale také jednou některý jiný, třeba tento. Děkuji. Eviduji váš návrh. Prosím. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, chápu úsilí vlády zařadit na poslední jednací dny Sněmovny co nejvíce zákonů, které tato země potřebuje. Bohužel se mezi ně dostal i zákon, který považuji já osobně, celý náš klub, mnoho našich kolegů, členů europarlamentu i ctihodných kolegů a kolegyň zde za docela sporný a problematický. Tato obchodní dohoda s Kanadou, která je zařazena na dnešek jako druhý bod, ale z gremiálky přesunuta jako třetí bod dnešního jednání, je velice problematický bod, a proto jsem se rozhodl již v dnešním jednání prvního čtení vás podrobně seznámit se všemi výhradami, které k této smlouvě máme.